Ale bohužel tady je mnoho nejasností, a proto ta debata probíhá tak, jak probíhá, protože ti, co přicházejí teď s různými návrhy, jako kdyby tuto souvislost nevnímali, a nechce se jim hlasovat o své variantě s touto podmínkou. Pak tady máme variantu pana vicepremiéra, to je původní vládní verze, bez ale oné vazby na dluhovou brzdu.

Když nejsou vydiskutované.

Že ty vyšší příjmové kategorie by mohly přispět do kasy víc, protože u nižších příjmových kategorií tam je v podstatě existenční ohrožení.

Čili to má samozřejmě tuto logiku.

Pravdou je, že pokud by prošla varianta pana premiéra, tak se nám to celé z formálního hlediska posouvá v čase.

Takže děkuji za pozornost a předpokládám, že jsem nezapomněl, že to je pozměňovací návrh číslo 6627.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Všechny tři pozměňovací návrhy jsem představil a odůvodnil v obecné rozpravě. Další vystoupí pan poslanec Jan Volný a připraví se pan poslanec Marek Novák. Já bych se chtěl přihlásil k pěti pozměňovacím návrhům.

Tak prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající, hezký večer, kolegyně, kolegové, členové vlády.